Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Můžeme tedy pokračovat druhým návrhem na hlasování, pane zpravodaji. Nyní prosím hlasování k návrhům legislativně technických úprav, jak je dnes přednesl pan poslanec Stanjura.

Rozhodneme v hlasování číslo 106, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro legislativně technické úpravy.

Děkuji vám. Bylo schváleno. Třetí návrh, pane zpravodaji. Stanovisko garančního výboru je záporné, tedy nedoporučující.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Čtvrtý návrh. Další návrh jsou pozměňovací návrhy pod písmeny B1 až B4. Ty byly garančním výborem projednány tentokrát kladně, tedy souhlasné stanovisko.

Kdo je proti? Děkuji vám. Pane zpravodaji, je tomu tak? Potvrzuji. Můžeme tedy hlasovat o návrhu jako celku.